Takže na jednu stranu zde máme plno politických proklamací o podpoře drobného a středního podnikání, zejména před volbami. Ale jaká je realita? Posedlost státních úřadů po ještě více kontrolách, výkazech, evidenci, hlášeních jde ruku v ruce s dalšími a dalšími příkazy a zákazy za narůstáním kontrolních úřadů a zejména počtu kontrolorů.

Při zavádění EET jsem se zúčastnil semináře, který pořádala bývalá náměstkyně Hornochová. Ředitel Finanční správy přiznal, že pro první vlnu EET uvolnil 200 zaměstnanců Finanční správy a nabral 300 dalších kontrolorů, aby kontrolovali zavedení EET na trzích.

Nemohu se zbavit dojmu, že to byla jen další rána do vazu drobnému podnikání. Nejde totiž jenom o EET, ale o celý komplex dalších nařízení, která omezují podnikatelskou činnost.

Tím pádem naložil většině provozovatelů víc práce, víc administrativy, víc odpadového hospodářství.

Celý tento komplex byrokratických opatření ničí drobné podnikání ve prospěch velkých, většinou nadnárodních korporací, protože zlikvidované drobné živnosti jim uvolňují prostor na trhu. Řeči o nutnosti platit daně jsou správné, o tom ale tato diskuse vůbec není. Podle mě se prosperita státu dá a má měřit výběrem přímých daní, protože ty ukazují, jak stát umožňuje svým občanům na tyto daně vydělávat. Protože pokud občan neplatí daň ze zisku, když namísto smysluplné práce doma vyplňuje stohy papírů a studuje neustále se měnící předpisy a vyhlášky, tudíž nevytváří zisk, stát nasadí pokuty a nepřímé daně. Považujeme totiž drobné a střední podnikání za indikátor svobody podnikání v této zemi a současnou situaci považujeme za velmi tristní. Proto chceme prosadit přímou daň pro drobné podnikatele, abychom právě tento sektor osvobodili ze sevření přebujelé demokracie. Na argument, kde pokryjeme ztráty, které tím vzniknou, odpovídám, že jednak paušální daň bude vybírána i nadále, navíc se ušetří obrovský kontrolní a sledovací aparát. Také uvolněním drobného podnikání na způsob paušální daně očekáváme nárůst počtu podnikatelů i vedle zaměstnání, a tudíž tím pádem i vyšší výběr daně. Děkuji vám. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tento vládní návrh je však obsáhlejší a obsahuje několik dalších změn.

To však není úplně pravda.

Jsme tak opět znova v situaci, jak je zvykem této vlády, kdy i těm nejmenším komplikuje život zbytečnou byrokracií, obtěžuje zbytečnými papíry a místo toho, abychom je nechali žít a pracovat, přikazujeme jim pořád nové a nové povinnosti, pak je v průběhu měníme a nakonec zrušíme. Opět a znovu se ukazuje, že EET byl naprosto zbytečný krok, a tato změna to dokazuje.

Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Martínek. Máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Jenom bych chtěl říct, že tehdy to nebyl ministerský a vládní návrh, který toto přinášel.

Nicméně teď tady stojíme před touto novelou.

Myslím si, že bychom se měli poučit a měli bychom opravdu být těmi zákonodárci, kteří jsou, řekněme, efektivní v tom slova smyslu, že si uvědomujeme, že ta opatření, byť jsou někdy hájena bohulibými argumenty, nebo spíše čísly, tak že v praxi budou mít naopak kontraproduktivní dopady.

Naopak, ty živnostníky ztratíme.